Pořád se nedostaneme na nějaké přední místo, protože i další země zvyšují výdaje na obranu, a je to tak dobře. To nejsou někde vyhozené peníze, a ještě na úkor někoho. To jsou peníze, které jsou dobře využity pro to, aby se naši občané mohli cítit bezpečně a aby armáda mohla plnit svoje funkce. A ty peníze, i ty, co jsou vynaloženy na akvizice, současně slouží českému průmyslu, českým občanům, českým pracovním místům, českému výzkumu, české vědě, a to je na tom také to důležité.

A upřímně řečeno, jak to chcete udělat jinak, než že do toho dáte finanční prostředky, že do toho vložíte peníze? To je dobrá investice a je to investice do budoucna.

Děkuji a vnímám zájem o doplňující otázku. Prosím. Ano, pane premiére, takže pro vás ještě jednou. Nevyjednali jste vůbec nic! Slibujete, že budete modernizovat českou armádu. Já jsem pro. Nevyjednali jste vůbec nic! Takže dovolte mi... Vy jste tady mluvil o české vědě, českých firmách.

Dneska o ničem takovém neslyším. Takže já vás žádám, abyste toto napravili, protože kdyby ty firmy, které to tady dělaly v České republice, spoléhaly navázat na vás a na vaši vládu, tak už dávno zkrachovaly! Vyjednali, a dokonce v rekordním čase, takže některé ty akvizice jsou ve finální fázi. A mohu vás také ujistit, že myslíme právě na český průmysl. Mluvil jsem o tom.

Jak se vám řekl, dobře vynaložené prostředky na obranu, to není jenom, že někde někam vydáte peníze. To je právě, a musíte to dobře vyjednat, na tom pracujeme, to děláme a už jsme ve finální fázi. To znamená mimo jiné i to, že se na tom podílí český obranný průmysl. Mimochodem, český obranný průmysl je čím dál úspěšnější. Stáváme se v tomto směru opravdu velmi silnou zemí i v mezinárodním srovnání. Naše firmy právě v oblasti obranného průmyslu přijímají nové zaměstnance, vytvářejí nová pracovní místa, podílejí se na výzkumu. Nejsou to jenom tradiční zbraně, ale celé zbraňové systémy včetně IT. Naše firmy jsou v tomto opravdu v popředí, jsou i žádány ve světě a rozvíjí se tady i díky tomu prostoru, který tomu dáváme jako vláda, opravdu velký potenciál pro český průmysl a právě rozvoj obranného průmyslu posiluje naši pozici nejprůmyslovější země Evropy, a to si myslím, že je správně. Děkuji a přistupujeme k interpelaci pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, ujměte se slova. Vážený pane premiére, já si myslím, že ani já, ani vy nebudete potřebovat celý časový limit na odpověď na moji interpelaci. Já bych chtěl tady slyšet, zda se vymezujete proti zrušení jednomyslného hlasování v rámci Evropské unie, zda jste pro, nebo proti.

Pan ministr Bek se nijakým způsobem nevymezil za jeho předsedání Rady pro všeobecné záležitosti, jestli to říkám přesně. Ten proces byl spíše urychlen za našeho předsednictví. Jeho nástupce pan ministr Dvořák, váš ministr vaší vlády, dokonce řekl, že je pro zrušení jednomyslnosti.

Ale je to vaše vláda, vaše odpovědnost a já se vás ptám, jste pro, nebo proti? Můžete se nám teď tady jednoznačně vyjádřit, ať víme, na čem jsme, na čem je Česká republika?

Prosím. Za sebe ano, jsem proti, říkám to opakovaně a budu to říkat i nadále. Samozřejmě jsme součástí koaliční vlády.

To si myslí řada států.

Já jsem jasně odpověděl panu poslanci a odpověděl jsem myslím velmi srozumitelně.

Tak já doufám, že naše racionální, realistická pozice k Evropské unii bude mít vaši podporu, že to, že nechceme měnit základní nastavení, ale chceme ty věci dělat tak, abychom účinně prosazovali zájmy České republiky, že bude mít podporu napříč politickým spektrem.

A já jenom doufám, že i vaši europoslanci podpoří například naše úsilí, které vyvíjí naše vláda, a to je to, abychom výrazným způsobem ve prospěch našich zájmů, našeho automobilového průmyslu, našich občanů, upravili připravovanou normu Euro 7. Jsme velmi daleko v těch vyjednáváních. Myslím, že se nám daří získávat na svou stranu podobně smýšlející státy, ale bude důležité, abychom dokázali i přesvědčit aspoň část poslanců Evropského parlamentu.